Další přihlášený do rozpravy je pan zpravodaj. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Tak jak jsem avizoval už ve zpravodajské zprávě, byl jsem požádán panem ministrem, abych přednesl návrh na zkrácení doby pro projednání ve výborech o dvacet dnů, tzn. na čtyřicet dnů. Děkuji a táži se, zda se ještě někdo jiný hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím a táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Je tomu tak. Paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, já jsem rád, že i opozice propustí nebo je připravena hlasovat pro propuštění tohoto návrhu zákona do druhého čtení. Já bych jenom chtěl reagovat na to, co tady pan Stanjura řekl a s čím určitě jako ministr dopravy, byť krátkou dobu, se musel vypořádat.

Jenom na doplnění. Co se týká vůbec Centrálního registru vozidel, je třeba říct, že stát Centrální registr vozidel neprovozuje. Provozuje ho soukromá firma a provozuje ho na infrastruktuře druhé soukromé firmě.

My připravujeme úplnou změnu. Ta změna bude spočívat v tom, že stát bude tento registr provozovat, bude ho spravovat a tento systém bude napojený na všechny standardní agendy Evropské unie. Při jednání o železniční a silniční infrastruktuře v bodě různé se mě pan ministr zeptal, kdy bude náš centrální registr napojený na všechny struktury zemí Evropské unie. Slíbil jsem mu, že to uděláme během roku 2015. Já děkuji. Eviduji tady faktickou poznámku pana poslance Stanjury, ale vzhledem k tomu, že byla uzavřena obecná rozprava, tak prosím s přednostním právem. Děkuji, že mám víc než dvě minuty.

A vybrali jsme solidní firmu.

Úplně jinak. A to já neříkám, abych se pochválil. Naprosto v pořádku. Tu politickou odvahu jste v tomto případě projevil. Myslím, že opozice vás za to nekritizovala.

Žádný ministr osobně neřeší implementaci zákona a přípravu podkladů. Proč navrhujete odklad u stanic technické kontroly, kdy jsme po nějaké dlouhé, opravdu několikaměsíční debatě došli k nástrojům, jak minimalizovat podvody? A jako obvykle na tom vydělají ti, kteří uvěřili tomu, že tu povinnost nakonec splnit nemusí.

Já to podporovat nebudu.

Budeme znovu definovat zadání pro nový informační systém a budeme hledat úplně nového dodavatele na úplně jiný systém. To je riskantní. Ale nechápu, opravdu nechápu.

Mělo by se na tom pracovat v plném tempu, protože dnes platný zákon říká, že od 1. ledna to bude. A jestli se podaří změnit zákon, to v této chvíli prostě nevíme. Děkuji. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Já se táži, zda má ještě někdo jiný návrh. Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 48, do kterého je přihlášeno 143 přítomných, z čehož je 128 pro. Konstatuji, že návrh byl přijat. Nyní se hlasováním vypořádáme s návrhem na zkrácení lhůty pro projednávání ve výborech na 40 dní.

Proti?

Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat.